Přišli jsme na to, že je v našich silách darování výstroje v počtu zhruba 10 tisíc kusů.

V takovém případě, když je to majetek tohoto typu, čili nepotřebný, tak o tom může rozhodnout ministr obrany sám a byl ten převod proveden na základě darovací smlouvy. Co se týče třeba přepravy této výstroje, tak tu si ukrajinská strana zajistí vlastními prostředky. Vzhledem k tomu, jaký je počet vlastně ukrajinských vojáků a celkové číslo ukrajinské armády, je to dar relativně velmi skromný, i když to vypadá jako vysoké číslo. Ale odpovídá to našim reálným možnostem.

To je tak asi všechno, co bych k tomu mohl dodat. Já bych ještě na závěr možná řekl, že se jednoznačně vlastně jedná o pomoc téměř humanitárního charakteru. Děkuji panu ministrovi.

Děkuji, pane předsedající. Já se moc omlouvám. Nemám žádné informace, že by tam optické nebo optoelektronické přístroje z české strany byly dodávány. Máme informace o tom, že některé soukromé subjekty jednají s ukrajinskou stranou.

Ale ta jednání probíhají. Označil bych je jako za středně pokročilá, nikoliv něco finálního.

To je jediný, o kterém my víme a kterého jsme vyslali my jako ministerstvo. Přikročíme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Daniel Korte bude interpelovat pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, v současné době nepřítomného, ve věci finančních prostředků České republiky palestinské autonomii. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Pana ministra jsem potkal na chodníku před Sněmovnou. Já jsem říkal, já ano. Nemám nohu, nemohu chodit. Tak já počkám. Můžeme? Už 30 sekund můžete.

Na co se ovšem prostředky z této pomoci vydávají?

Děkuji panu poslanci Kortemu. Děkuji.

Je to věc, která je dlouhodobá.

Ty projekty se zaměřují vlastně většinou právě na energetickou infrastrukturu a také na zvýšení efektivity zemědělské produkce.

My tam realizujeme pomoc formou vázaných peněžních darů, z nichž se přímo na místě vypisují výběrová řízení. Na formulaci projektových podkladů i těch výběrových komisí se podílejí i čeští experti a o realizace se ucházejí jak české, tak místní palestinské firmy.

Příští týden zrovna bude přítomen zástupce České rozvojové agentury a zástupce odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničí za účelem monitorování těch projektů a s tím, že se budou zároveň i hledat a zkoumat nové náměty, partneři a projekty.